Chci jenom říci, že vlastní městské stavební předpisy původně nenavrhoval ani nový stavební zákon, ani rekodifikace stavebního zákona bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Zavedení dalších městských předpisů dlouhodobě odmítá i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která sdružuje 33 000 autorizovaných obcí. Nicméně aby to nezůstalo pouze v tom, že nesouhlasíme s tímto návrhem, Ministerstvo pro místní rozvoj navíc Plzni i Liberci nabídlo úpravu specifických požadavků v rámci samostatné části celostátní vyhlášky.

Mohu přislíbit, že se budeme věnovat, jak jsem řekl, v rámci nového projednání ještě rekodifikaci územního plánování. Poslední věc, kterou bych zde chtěl zmínit jsou to pozměňovací návrhy, ke kterým ministerstvo zaujímá negativní stanovisko z dílny nebo navržené panem poslancem Havránkem, jehož tedy podíl na vyjednávání toho kompromisu, tak, aby Sněmovna mohla schválit ten stavební zákon vysokým konsenzem, bych zde chtěl ještě dodatečně ocenit. Zde byla ještě snaha o urychlení povolovacích procesů některých vyhrazených staveb, ale podle našeho názoru protože se zejména jedná o stavby, které budou velmi komplexní ve finále ten tlak na urychlení toho povolování pro specifické případy by byl ku škodě té dané věci a naopak by nás dostával do rizika, že by při nějakých následných přezkumech tyto byly rozporovány.

Pro mě bylo důležité, neboť, jak jsem řekl, některé ty pozměňovací návrhy či výklad toho, co to znamená, budily emoce. Věřím, že i ten delší úvod vedl k tomu, že některé věci se mi možná podařilo vyjasnit či ukázat, kudy následně povede cesta nejen z iniciativy ministerstva místního rozvoje. Závěrem mi dovolte poděkovat všem za zaslané návrhy i proběhlé diskuse, i lidem, kteří se podíleli třeba při pomoci či vypracování legislativních textů, včetně tedy opozičních poslanců, i místopředsedkyni Kláře Dostálové. Já budu rád, pokud se tady na tuhle spolupráci v této legislativě podaří navázat i v dalších agendách Ministerstva pro místní rozvoj, ale zejména v oblasti územního plánování, neboť velká část průtahů a znáte to všichni, co jste na obcích nebo jste byli v komunální politice, kdy schvalování změn územního plánu, zajištění i nějakých dohod v území formou regulačního plánu stále působí značné potíže a schválení územního plánu je někdy na zastupitelstvu a v tom vypořádání skutečný mordor, takže náš ambiciózní plán ještě novelizovat územněplánovací část nebo rekodifikovat je zcela zásadní, abychom zrychlili i tuto pro stavebnictví, ale i pro obce, a zejména obyvatelé a lidi v nich žijící část stavebního řízení. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a těším se na případnou ještě věcnou diskusi, pokud bude třeba k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji. Otevírám rozpravu.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, moc děkuji, že mohu vystoupit. Nebudu příliš dlouhý, protože my to máme s panem ministrem v tomto stavebním zákoně dohodnuté, že on je ten dlouhý, já jsem ten kratší.

Naposledy oba dva výbory přijaly doporučení a usnesení k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jak zde zmínil již pan ministr a jsem rád, že je to zaznamenáno ve stenozáznamu, máme 20 pozměňovacích návrhů.

Ta nadále vede. Tak to jenom pro informaci a nadále potom přednesu proceduru, a nicméně upozorňuji, že jsem byl obeznámen, že to bude protinávrh na proceduru, takže budeme potom následně hlasovat dva návrhy procedur.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, já vám děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Dovolte, abych i já za náš klub ocenil opravdu to nutné nalezení politické shody napříč koalicí i opozicí.

Jinak, milé kolegyně a kolegové, chtěl bych tedy za náš, tedy poslanecký klub hnutí Starostů a nezávislých, zde veřejně garantovat, že tuto normu, na které jsme se intenzivně podíleli, samozřejmě podpoříme.

Věříme, že to ale nebude na úkor kvality stavebního řízení, na úkor kontroly, zda stavebník dodržuje všechny nezbytné povinnosti, ani na úkor zapojení veřejnosti v otázkách životního prostředí. Tato norma podle nás přináší efektivnější a rychlejší princip, jako je princip jednoho razítka, který by v ideálním případě měl být základním principem fungování celé státní správy, snížení počtu úkonů, jeho digitalizace a dobu řízení také podle nás výrazně zkracuje a pomůže podle nás nastartovat i nutné další investice jak v oblasti bydlení nebo větší energetické soběstačnosti. Obecně jsme přesvědčeni o tom, že tato norma přináší pozitivní dopady do ekonomiky jako celku. Za náš klub jsme velmi rádi, že se podařilo si vzájemně vyargumentovat a podařilo se zachovat síť stavebních úřadů, funkční síť stavebních úřadů, upozorňuji, kde určitým rozhodnutím shora aby nepochybně vedlo ke snížení dostupnosti, ale podle nás i v oblasti kvality, ale i takových věcí, jako je kontrola černých skládek a obecně komunikace z území.